Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená nepřítomná vládo, zahajuji třetí jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Podle počtu přihlášených...